Tak ono na čas by to mohlo být velmi krátké téma. Pan ministr Hamáček by nás informoval, my bychom přijali nějaké stanovisko a šli bychom řešit další věci. Ale principiálně to skutečně zásadní je, protože to je otázka lidskosti.

Druhá věc.